Stanovisko vlády máme k dispozici jako sněmovní tisk 338/1. Předložený návrh uvede pan senátor Jiří Vosecký, kterého tady vítám a kterému dávám slovo. Prosím, pane senátore. Dobrý den, pane předsedající, děkuji za slovo. Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

S tím, že dosavadní úprava zákona o silničním provozu říká, že nikdo nesmí požít alkohol.

Smyslem tohoto návrhu je prolomení něčeho, co vlastně neexistuje. Protože nulová tolerance alkoholu při řízení pro omezenou skupinu cyklistů v podstatě jde o to, že není, protože je prokázáno, že tělo samo si určitou část alkoholu vyrábí a je tam. A pak je další problém, kterým je testování.

Protože když půjdete na krev, tak se dostáváte do problému, že z krve, když nebudete nad 0,3, tak soudní znalci a protokoly, které jsou, tam napíšou, že jste měl nulu alkoholu.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane senátore. My jsme měli určeného zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Petra Pávka, ten zde není. Zpravodajské role se ujme pan poslanec Jiří Kohoutek. Já nicméně, pane zpravodaji, jsem rád, že jste se té role ujal, ale musíme to schválit hlasováním. Takže požádám nyní Sněmovnu, abychom hlasovali o změně zpravodaje. Místo Petra Pávka to bude pan poslanec Jiří Kohoutek. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Senát schválil návrh zákona usnesením číslo 30. Organizační výbor určil hospodářský výbor jako garanční. Absolutní nula. Pro omezenou skupinu řidičů. Jedná se o cyklisty, tedy řidiče jízdních kol.

Další kumulativní podmínkou je, že toto bude umožněno jen na stezkách pro cyklisty, účelových a místních komunikacích a silnicích třetí třídy, tedy těch pozemních komunikacích, kde je slabší provoz proti jiným dopravně významnějším silnicím první a druhé třídy. Zbytek řekl pan senátor. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem je do rozpravy přihlášen pan místopředseda Sněmovny Okamura. Prosím, máte slovo.

Legalizovat alespoň jedno malé pivo na kole na nejméně frekventovaných komunikacích mi přijde méně pokrytecké než současný stav.